Já také děkuji.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, nebo výborům k projednání?

Budeme hlasovat o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Tím končím projednávání tohoto bodu.